Takže je to, že se bavíme o částce jedné miliardy.

K tomu je určena podle rozpočtových pravidel. Já jsem připravena spolupracovat.

Tak, děkuji.

Pěkné odpoledne, vážený pane nepřítomný ministře, rád bych vás interpeloval ve věci obsazování řídicích pozic ve zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník s interpelací na pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové.

Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za slovo.

V loňském roce se podpora týkala asi 300 center po celé republice. V letošním roce bylo podpořeno pouze 200 center a podle informací se chystá alokovat pouze částka, která by pokryla 80 až 100 center, a to ve sníženém režimu.

Proto se na vás, paní ministryně, obracím s dotazem, zda opravdu nepočítáte s navýšením financí pro program Rodina, a jménem těchto rodinných center vás žádám, abyste své rozhodnutí snížit finanční dotace změnila a peníze pro tuto preventivní aktivitu na podporu rodinných center se snažila najít. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí je možné částečně podporovat rodinná centra prostřednictvím toho již zmíněného národního dotačního titulu Rodina. Tento dotační titul existuje již dlouhodobě a za posledních pět let jeho alokace ve výši 96,5 milionu korun. Žádost v rámci tohoto dotačního titulu mohou podávat všechny neziskové organizace, které pracují s rodinou. Nejedná se tedy pouze o rodinná centra.

Nemusím asi popisovat.

V tuto chvíli máme přes 400 žádostí každoročně a zhruba dvě třetiny z nich nejsou podpořeny v takové výši, jakou si přejí, nebo nejsou podpořeny vůbec.

Jsou zřejmé. Jsou to rozpočtové důvody. Já bych si samozřejmě přála, aby ty finanční zdroje byly navýšeny, protože tu takzvanou primární prevenci považuji za velmi důležitou a zásadní. Naopak chceme ještě tu primární prevenci nadále posílit. Nicméně finanční zdroje jsou omezené, a proto se snažíme najít dobrou rovnováhu mezi možnými finančními prostředky a maximální podporou kvalitních projekt.